Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 61. schůzi Poslanecké sněmovny.

Schůzi. Tuto schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 54 poslanců.

Nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 61. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Ondřeje Koláře. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 61. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že i v tomto případě podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. I v tomto případě eviduji několik přihlášek s přednostním právem. Jako první je přihlášen pan poslanec Jakub Michálek svoji přihlášku stahuje, děkuji. Jako další v pořadí vystoupí pan poslanec Karel Havlíček.

Prosím, máte slovo.

O šest měsíců později už naši ministři, konkrétně paní ministryně životního prostředí, hlasovala pro jejich ukončení. Pro! Neměla ani tu odvahu postavit se k těm několika zemím, které tehdy byly proti.

Nezapomínejme, že je zde ještě jedna věc, a to je veřejná doprava, autobusy a podobně. V roce 2030 ukončení na spalovací motory, což bude sice znamenat přechod, což je asi dobře na busy a prostředky na bázi nových technologií, třeba vodík, ale pozor, to znamená, že taky v té době budou výrazně dražší, a to se okamžitě projeví na ceně jízdného.

Nic.